A 4 miliardy, věřte mně, jako bývalé ministryni financí, to není jen tak.

Ale to je jedno, to jsme si tady říkali.

To není mnoho.

Prosím, vaše dvě minuty. Na slovech ministra financí není potřeba změnit vůbec nic. Budou platit přesně tak, jak zazněla.

To je celé. A vy víte velmi dobře, jak to vypadalo. Říkáte, že 4 miliardy nejsou jen tak. My si uvědomujeme, že 4 miliardy nejsou jen tak, ale těžko se nám to poslouchá z úst někoho, kdo zacházel s desítkami miliard ledabyle.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne.

Vy jste tady dopoledne plédovali za schvalování řady pozměňovacích návrhů do potřebných oblastí, jako třeba do sociálních služeb, do dopravy, ale i do některých dalších, do zdravotnictví.

Děkuji panu poslanci. Jenom upozorním, prosím k poslancům prostřednictvím předsedající a naopak k členům vlády není třeba prostřednictvím. A nyní pan místopředseda Karel Havlíček. Vy přece musíte bojovat za ten resort jako lev, za každou miliardu, která tam má být. My jsme zvedli rozpočet z nějakých 80 miliard před třemi, čtyřmi lety na částku 131 miliard.

Vy ji tady obhajujete, silniční daň.

Kdybychom těch 5,5 miliardy tady využili a použili jsme jinou formu kompenzace pro pohonné hmoty nebo pro energetiku, tak by se to určitě dotklo obyvatel, případně firem lépe.

Děkuji a nyní dvě faktické poznámky, a sice pan předseda Marek Benda, poté pan ministr dopravy. Prosím, vaše dvě minuty.

Vláda je zodpovědná za tuto zemi.

Tak to prostě není.

Prosím, vaše dvě minuty. Marek Benda řekl přesně, co je klíčové z hlediska sestavení rozpočtu. Špatně fungující rozpočet znamená ve výsledku největší potíž pro všechny resorty.

To přece k ničemu nevede. Ten rozpočet, jak je připravený, garantuje veškeré investice, se kterými počítal i předchozí rozpočet.

Ta poznámka je nepatřičná, protože by ve výsledku v tomhle postoji vedla v dané ekonomické situaci k ohrožení daleko většího množství záměrů a investic, než je ten krok, který jsme učinili rozumně, odpovědně a hospodárně my. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.